Děkuji. Nyní se do obecné rozpravy nikdo nehlásí. Není tomu tak. Obecnou rozpravu k tomuto bodu tedy končím. Nechce vystoupit. V obecné rozpravě návrh na vrácení ani zamítnutí nezazněl. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Nikoho takového nevidím. Přistoupíme tedy k hlasování. Já se zeptám, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru.

Kdo je proti? Hlasování číslo 40, bylo přihlášeno 149 poslanců, pro hlasovalo 130, proti nebyl nikdo. Návrh usnesení byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Předsedkyně Poslanecké sněmovny nenavrhla přikázat tento návrh dalšímu výboru. Zeptám se, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Já vás mezitím odhlásím. Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych navrhnout jako další výbor pro zdravotnictví, kam to zcela jistě, pane předsedo, patří.

Budeme o tom hlasovat. Kdo je proti? Hlasování číslo 41, bylo přihlášeno 132 poslanců, pro hlasovalo 66, proti 13. Návrh byl zamítnut. Není tomu tak.

Kdo je proti?

Návrh usnesení byl přijat.